Tato část bude umožňovat použití peněžních prostředků fondu na podporu poskytnutí dlouhodobě neobsazeného bytu do nájmu nebo podnájmu osobě s dočasnou ochranou.

Správcem bude Česká správa sociálního zabezpečení, o údaje o zaměstnancích požívajících dočasnou ochranu, upřesnění způsobu oznamování nástupu zaměstnance do zaměstnání, jdeli o zaměstnance požívající dočasné ochrany.

Připravilo tady tuto část Ministerstvo vnitra a Ministerstvo zdravotnictví. Je navrhováno časové omezení poskytování bezplatného ubytování nejvýše po dobu 150 dnů ode dne udělení dočasné ochrany.

To je velmi důležité, aby bylo jasné zajištění garance toho, že pro zranitelné skupiny obyvatel nemůže nastat situace, že by byly takzvaně, řečeno lidově, vyhozeny někam na ulici. Zajištění zázemí pro registrace osob žádajících o udělení dočasné ochrany přechází pod Ministerstvo vnitra. Tato oblast byla takto konzultována a dohodnuta právě s Asociací krajů, které byly a jsou součástí pracovního týmu. Vytvoření sítě míst prvního kontaktu, tedy poskytování základní zdravotní péče pro pacienty cizince s dočasnou ochranou mimo zdravotnická zařízení.

Důvodem je sladění účinnosti úprav zajišťujících finanční podporu v tomto typu bydlení. Děkuji za pozornost. Také vám děkuji, pane ministře, a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, poslanec Jiří Navrátil. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová rozhodnutím číslo 52 rozhodla zařadit tento tisk do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny, určila zpravodaje pro první čtení a navrhla přikázat k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru. Dovolte mi ještě avizovat, že v rámci rozpravy si dovolím navrhnout zkrácení lhůty pro projednání zákona ve výborech na 2 dny. Děkuju. Otevírám obecnou rozpravu, kdy eviduji tři přihlášky a jednu přihlášku s přednostním právem, aby zaznělo stanovisko klubu. Prosím, máte slovo. Děkuji vám za slovo, pane místopředsedo.